Kdyby stavební firmy dělaly, co měly, tak jsme ani nemuseli mít různé arbitráže a vyšetřovací komise a nemuseli jsme platit za právníky. Ale protože stavební firmy dálnici pokazily a protože ji odmítají za svoje opravit, tak bohužel máme všechny tyto zdlouhavé a nákladné procesy. Tím neříkám, že by neměli být potrestáni zaměstnanci Ředitelství silnic a dálnic, kteří tento stav připustili.

Smutnou ale závažnou skutečností přitom zůstává, že mnozí představitelé státu, kteří by měli být na straně státu, na straně státu nejsou, jsou Rozumím tomu, že je blízko oběda. Pouze pro pořádek připomínám, že je to volební bod, tedy je to o tom, že diskuse by měla být o tom, kdo je nominován. Já se ptám, co je jejich motivací a zda ta náhodou nesouvisí s financováním jejich politických stran, nebo dokonce snad s osobním i majetkovým prospěchem jich samotných.

Ptám se na tomto místě pana premiéra z ČSSD, zda je pravdou, že pan doktor Radek Pokorný je jeho blízkým kamarádem, bývalým zaměstnavatelem a bývalým spolubydlícím. Ptám se dále, zda je pravdou, co nám říkají nevládní organizace, že tentýž Radek Pokorný je právním zástupcem Eurovie a dalších stavebních firem, které postavily zkaženou dálnici D47 na Ostravsku, a že je zároveň místopředsedou rozhodčího soudu, který má o věci rozhodovat. Ptám se v neposlední řadě, jestli je to ten samý Radek Pokorný, co radil Sokolovské uhelné v době, kdy se tato pod vedením pana Sobotky v pozici ministra financí privatizovala, a v době, kdy pan poslanec Birke zastával funkce v této společnosti. Bohužel, aniž bych čekala na odpověď pana premiéra, která možná, jak je tomu u pana premiéra zvykem, nepřijde, nebo přijde ve vyhýbavé podobě, musím odpovědět sama, že všechny tyto informace zcela křiklavě vyplývají z toho, co si každý může najít na internetu. Za této situace ČSSD zcela bezostyšně předkládá svoji nominaci na post předsedy parlamentní vyšetřovací komise, která má všechna pochybení stavebních firem vyšetřit. A je to právě kolega Birke z ČSSD, který nás zde všechny na plénu v říjnu přesvědčoval, že celá vyšetřovací komise je zbytečná, a teď se chce stát jejím předsedou. To už jsme opravdu úplně banánovou republikou, že toto připustíme? To už opravdu nám vůbec nezáleží na tom, co si veřejnost myslí? A je nám úplně jedno, s kým se premiér kamarádí a na jakých věcech proti státu pracuje? A ještě to podpoříme tím, že kolegu Birkeho zvolíme na toto místo, kam vůbec nepatří?

Výstavba tedy probíhala přibližně tři roky v době tří různých vlád ČSSD, které měly jedno společné, a to právě pana premiéra Sobotku na postu ministra financí.

Jak se vypořádáme s tím, že se tu vědomě lže ve prospěch svých kamarádů a ve prospěch stavebních firem, které stát připravily o miliardy a snaží se podpásově přenést problém na pravicové strany, které jej po jeho vládě zdědily? Vážené kolegyně, vážení kolegové, já toto odmítám a chce se mi věřit, že toto odmítnete i vy a rozhodnete se správně při volbě nového předsedy vyšetřovací komise pro dálnici D47. Děkuji za pozornost. Eviduji zde dvě faktické poznámky. První má pan poslanec Birke, po něm pan poslanec Sklenák. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já se pokusím dostat do těch dvou minut a nebudu reagovat na všechno to, co tady bylo řečeno. Víte, v této zemi je zvykem, že když se rozhodnete na někoho plivnout, tak mu to zůstane na zádech. A já nejsem ten jediný, který s tím chci bojovat. Ale teď jsme byli přesně svědky toho, že bez žádných důkazů jsem byl označen jako člověk, který je ve střetu zájmů! Vážená paní kolegyně prostřednictvím pana předsedajícího, to je drzost největšího kalibru! Vy jste zaútočila nejenom na poslance Parlamentu České republiky, ale i na starostu města, který obhájil znovu mandát se 43 %. A jediný, kdo může určovat, jestli kradu nebo nekradu, jsou voliči! Promiňte, omlouvám se, beru zpět. Nicméně já v tuto chvíli říkám: Jsme v demokratickém státě, je to tajná volba a rozhodnete podle nejlepšího svědomí a vědomí. A reagovat na podobné věci, vy na to bezesporu máte právo, prostřednictvím pana předsedajícího, já prostě nehodlám, protože s tím se nedá bojovat. Děkuju za pozornost. Vzhledem k tomu, že byla plánována přestávka od jedné hodiny, nechám ještě nějakou dobu běžet rozpravu. Každopádně vzhledem k tomu, aby byla učiněna pak následně fyziologická přestávka i na oběd, budu to muset nějak rozhodnout a případně volbu rozdělit. Říkám to na úvod. Máte slovo. Děkuji za slovo. Kolegyně a kolegové, všichni víte, že tato Poslanecká sněmovna se netěší příliš velké důvěře občanů. Víte, že naše funkce poslankyň a poslanců jsou v žebříčku důvěryhodnosti občanů vždy až na samém dně. A právě taková vystoupení, které tady předvedla paní kolegyně Olga Havlová, jsou příčinou tohoto hodnocení. To bylo skutečně neuvěřitelné vystoupení. Pokud my jsme měli nominovat někoho na předsedu vyšetřovací komise, tak volba byla jednoznačná. O jeho odborných ani lidských kvalitách nemám sebemenších pochyb.